Prosím, pane guvernére. Já děkuji za slovo.

V prvé řadě česká ekonomika v prvním pololetí letošního roku skokově zrychlila svůj růst. Co je mimořádně potěšující, je, že k růstu hrubého domácího produktu přispívají všechny složky domácí poptávky, zejména fixní investice a spotřeba domácností. Robustní ekonomický růst samozřejmě příznivě pokračuje ve zlepšování na trhu práce. Meziroční růst celkové zaměstnanosti přetrval i ve třetím čtvrtletí letošního roku. Obecná míra nezaměstnanosti i podíl nezaměstnaných osob klesají. Úřady práce evidují v posledních měsících nejméně uchazečů o zaměstnání za posledních skoro sedm let, neboli od začátku období, které vejde do dějin jako velká recese.

Počet volných pracovních míst se meziročně zvýšil téměř na dvojnásobek, na 105 tisíc volných pracovních míst.

Inflace zůstává nadále velmi nízká. Srážejí se tam dva faktory.

Pokud jde o náš současný méně standardní nástroj, který používáme, to znamená strop na posilování koruny, předpokládáme, že podmínky umožní ukončení tohoto nestandardního nástroje někdy na konci příštího roku. Takto se vyjádřila Bankovní rada na svém posledním listopadovém zasedání.